Mám tady několik poznámek, tak mi dovolte zareagovat na některé odpovědi, protože tady zaznívaly dotazy, tak je nechci nechat bez reakce. Začnu možná odzadu.

Na konci těchto jednání bylo to klíčové rozhodnutí, zda půjdeme cestou vládní předlohy, nebo poslanecké předlohy, a protože jsme se rozhodli, že půjdeme cestou poslanecké předlohy, tak potom samozřejmě tento návrh nemusí obsahovat některé náležitosti, nejde do Legislativní rady vlády, a ač to nevím, nejsem členem vlády, nemohu tady se stoprocentní jistotou tvrdit, že by k tomu snad někdo ze své vlastní ochoty a vůle vypracovával RIA, tak se domnívám, že tomu tak nebylo protože skutečně na konci té debaty, politické debaty na úrovni zástupců koaličních poslaneckých klubů bylo stanoveno, že půjdeme poslaneckým návrhem. Nevím o tom, že by k tomu nějaká RIA byla zpracována. Pro paní kolegyni Peštovou, prostřednictvím paní místopředsedkyně: o těch nákladech jsem tady hovořil už před oběhem.

Tak ano, skutečně, v § 9 odst. 8 hovoříme o tom, že vrchní ředitelé, to znamená ta poslední úroveň, která bude pod státní službou na úrovni ministerstev, bude možné, aby vrchní ředitel sekce se účastnil místo člena vlády jednání schůze vlády a případně zastupoval ministra zde na půdě Sněmovny a Senátu. A teď to důležité, na konci je tam doplněna douška přitom se považuje za náměstka člena vlády.

To je tato odpověď.

Ne, je to přesně naopak, povede k depolitizaci státní správy.

Oni se samozřejmě budou moci přihlásit do těch výběrových řízení a jsem přesvědčen, že dokonce většina z nich své pozice obhájí. Je to naopak prvek, který je výrazně motivační.

Protože budou mimo služební zákon, tak v té novele samozřejmě nejsou. My tady pouze neustále opakujeme, že se bude jednat o politické náměstky. Bude to náměstek člena vlády a já předpokládám, že každý ministr, který přece nese osobní odpovědnost primárně vůči předsedovi vlády, ale také Poslanecké sněmovně, protože vláda se odpovídá této sněmovně, je dostatečně soudný na to, aby věděl, koho si jmenuje na pozice svého nejužšího týmu s politickou odpovědností.

Já si dokonce myslím, že to není tak, že by nutně museli všichni náměstci na těchto pozicích skončit. Možná že někteří zůstanou na pozicích náměstků, jiní se stanou vrchními řediteli sekcí tak, jak ten zákon nakonec stanovuje, ale opravdu si nemyslím, že to je útok na nějakou odbornost nebo erudici celého týmu nebo celých týmů, které vedou jednotlivá ministerstva. Tolik tedy odpovědi a reakce na to, co tady zaznělo. Ještě jednou děkuji za debatu. A na ten závěr si myslím, že to splnilo účel druhého čtení.

Děkuji. Ještě se závěrečným slovem vystoupí paní zpravodajka.

Doporučuji navrhovatelům zákona zabývat se opravdu otázkou ústavnosti toho, že by vrchní ředitelé sekcí mohli opravdu zastupovat člena vlády, jak ústava má na mysli, že by se pro určitou chvíli stali náměstky. To je vše za mě jako zpravodaje ke druhému čtení. Děkuji za vaši zprávu. Nyní, protože nemáme žádné nyní hlasovatelné návrhy, zahajuji rozpravu podrobnou. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy, přednesené v podrobné rozpravě, musí být vždy odůvodněny. Přistoupíme tedy k přihláškám. Jako první je do podrobné rozpravy přihlášen pan poslanec Jan Jakob. Prosím. Vážené kolegyně, vážení kolegové, tímto se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který jsem nahrál do systému jako sněmovní dokument číslo 1031. Podrobně jsem odůvodnil v obecné rozpravě. Také děkuji.